Chtěla bych zdůraznit, že toto není původní návrh z dílny Ministerstva financí.

Odpadne tedy povinnost.

Myslím si, co je jednoduššího než paušální odvod.

Děkuji vám. Já vám děkuji.

Je někdo proti? Hlasování číslo 5, přihlášeno 153, pro 127, proti nikdo. Ano, děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych se v zastoupení vyjádřila v krátké zpravodajské zprávě. Jenom myslím, to, co bude nutné projednat a co si určitě projednáme na rozpočtovém výboru, a předpokládám, že i vy si necháte projít hlavou, to je ta výše, která vyšla z vlády, tzn. těch 800 tisíc, protože po pravdě řečeno, pokud tady všichni chceme zjednodušovat daňový systém, tak tato částka nemá vazbu v podstatě na nic. Ale to si myslím, že je spíše na odbornou debatu a na to si to probrat v klidu na odborném výboru. Takže já jako zpravodajka doporučuji propustit tento tisk do druhého čtení a přikázat jako garančnímu výboru rozpočtovému výboru. Já vám děkuji. Omlouvá se pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes do 11 hodin z pracovních důvodů. Já otevírám obecnou rozpravu a mám zde dvě přihlášky s přednostním právem. Jako první se hlásil pan místopředseda Okamura, poté pan předseda Kalousek.

Cílem je zjednodušení podnikání živnostníků.